Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Renata Oulehlová a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Přeji vám všem krásný den.

Ale já bych vám strašně přála, nejen vám, ale i celé Pirátské straně, více pokory. Protože pokora není slabost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

A ta jiná pravidla nastavuje pan poslanec Michálek, vaším prostřednictvím, a proto podle mého názoru se nesmí divit, že ho někteří z nás označují jako nebezpečí. Já ho jako nebezpečného neoznačuji, já si myslím, že se známe jako právníci dostatečně dobře, abych znala jeho silné i slabé stránky.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuju, paní místopředsedkyně.

Ale my schvalujeme zákon o sdružování v politických stranách, který kontroluje politické strany. On nekontroluje veřejné funkcionáře! Veřejné funkcionáře kontroluje Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím odboru střetu zájmů a boje s korupcí. A já se znovu ptám a znovu vyzývám pana Michálka, proč nepředloží novelu zákona o střetu zájmů, aby tu věc, kterou předkládá, aby kontroloval ten orgán, který je k tomu schválený, který je k tomu určený, který je na Ministerstvu spravedlnosti, který je absolutně apolitický, protože má státního tajemníka, všichni ti úředníci, kteří to vykonávají, mají jasnou odbornost, vysokoškolské vzdělání a tak dále. Oproti Úřadu na dohled nad financováním politických stran, protože tam to jmenování je prezidentem na základě nominace Senátu a Poslanecké sněmovny. Protože je jasné, že tam se kontrolují finanční limity kampaní politických stran.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, předchozí debata mě vede k tomu, že musíme upřesnit některé věci.

Tak bych začala dvěma věcmi.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My tady prožíváme déjà vu, pane předsedo Michálku, prostřednictvím předsedající. Vy už jste nám to jednou udělal.

Teď jste to udělal zase!

A vy si opravdu myslíte, že v rámci té debaty jsme něco vyřešili? Tady padla odpověď, co to bude stát? A ostatní otázky? Protože tady neexistuje řádný legislativní proces.